Nikdo nikoho nechce vyhánět na ulici, nikdo nikoho nechce připravit o život. Takže prosím, uvědomte si už konečně, že chceme pouze rovná pravidla pro všechny.

Pozdě, ale přece volá paní náměstkyně.

Mimo jiné však chápeme, že dnešní informační systémy, které má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou obrovsky složité. Formuláře, které musí lidé vyplňovat, když si jdou požádat, a já doplním, když si jdou oprávněně požádat o dávku, tak je neštěstí takový formulář vyplnit. A musím tedy říct, že jsem schopný si vyplnit daňové přiznání bez toho, abych si četl nějaké vysvětlivky nebo musel někam telefonovat, aby mi poradili, ale přiznám se, že bohužel nejsem schopný na první dobrou dneska například požádat o dávku na živobytí.

To je přece jejich práce. Není, není to jejich práce. Úředník má posoudit, zda je žádost v pořádku, nebo ne. A proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v rámci tohoto tisku schválila doprovodné usnesení. To doprovodné usnesení zní: